Děkuji za slovo.

Nebudu zde rozebírat detaily, nicméně pečlivý čtenář jak státního rozpočtu, tak koaliční smlouvy najde spoustu věcí, které neodpovídají tomu, té výzvě, schvalujeme koaliční smlouvou. Budete se chovat dnes jinak v případě schvalování státního rozpočtu, než je v souladu se smlouvou, kterou jste voličům nedávno zveřejnili, a říkáte, že jste za ni připraveni položit život v rámci boje proti všem nešvarům v České republice. Je tu řada paradoxů, které zde padly kromě toho, že nám komunisté přáli krásné adventní dopoledne. Pan kolega Opálka zde velmi plakal, jak není na sociální výdaje, pan kolega Dolejš říkal, že se nedá holt nic dělat, ale že i ty zemědělce je třeba podpořit. Já bych chtěl připomenout, že do podpory soukromého podnikání v zemědělství na neinvestice a investice jde navíc oproti loňskému roku zhruba miliarda nebo letošnímu roku zhruba miliarda, přičemž do podpory vědy a vzdělávání jde o miliardu a půl méně. Zároveň říkáte, že chcete podporovat oblast sociálních věcí, přesto vám nevadí, že do soukromého sektoru v zemědělství jde o miliardu více. Já to jenom připomínám, aby až tady budete plakat, na co všechno nebylo, abyste věděli, za co jste tu ruku zvedali, přestože je to velmi slepý rozpočet, a už to tady bylo řečeno několikrát. Já jsem se ve svém návrhu, o kterém budete hlasovat, zabýval tím, že vynakládáme zbytečně desítky milionů korun na poradenství v oblasti zemědělství a je možné je třeba přesunout na oblast podpor, které se týkají sucha v minulosti, na podpory technologických závlah, kapokových závlah a podobně, neboť jsem zde byl jako bývalý ministr zemědělství opozicí často kritizován, že nedělám nic, nebo dělám málo pro oblasti, které jsou postiženy suchem. Můžete jedním hlasování tohle to změnit, anebo obráceně můžete dát najevo, že vás to stejně v zásadě nezajímá, že raději podpoříte desítky milionů výdajů do poradenství v oblasti zemědělství. A jednu poznámku musím říci směrem k panu poslanci Gabalovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Petr Nečas se několikrát veřejně omluvil za spíš morální pochybení. Prosím, suďme až po právoplatném usnesení soudu, nikoliv dříve. Nepodléhejme každému článku, který se objeví v novinách. Můžeme se někdy sami stát toho obětí. Děkuji za pozornost. Tak to byl poslanec Bendl. A jak jsem říkal před jeho vystoupením, byl posledním přihlášeným do rozpravy. Já se ještě jednou zeptám, zda jsou zde přihlášky do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Pan zpravodaj také ne. Tudíž nám asi nic nebrání v tom, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já tedy poprosím pana zpravodaje, aby se přesunul k řečništi, ale přece jen zazvoním, aby u takto důležitého hlasování mohli být všichni kolegové, kteří se nacházejí v předsálí.

Tak, já myslím, že jsme vytvořili dostatečný prostor, a nyní poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Děkuji za slovo, pane předsedo. Postupovali bychom tedy na základě Sněmovnou schválené procedury hlasování. Já bych přečetl pouze čísla těch pozměňovacích návrhů, protože věřím, že všichni kolegové a kolegyně mají před sebou tabulky, ve kterých pozměňovací návrhy pod jednotlivými čísly také jsou uvedeny. Takže nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B20.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dál prosím. Nyní bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru, který je v příloze 2A, a to jako celek. V podstatě tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B20, odpadá i požadavek pana poslance Kalouska, můžeme hlasovat tedy o rozpočtovém výboru jako o celku, o jeho pozměňovacích návrzích.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím dále.

Postupovali bychom po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nejprve je to pozměňovací návrh B1, mé stanovisko je nesouhlasné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím dále. Dvojitý nesouhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 102, bylo přihlášeno 192, pro 85, proti 92, tento návrh nebyl přijat.